Děkuji, pane ministře.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

V žádném případě. A šlo to? A to, že tady slyším, že zástupný problém, že tu není ministr Jurečka? Takže musel počítat s tím, že tady bude. A jestli to bude bod 5, 6 nebo 10, to je přece úplně jedno. Takže prosím, já se připojuji ke svým kolegům, prosím, abyste to zohlednili, prosím, abyste vyhověli záchranářům, narovnali tu chybu, která je poškozuje, a navrhuji tedy zařadit sněmovní tisk 237 jako bod 6 dnešního jednání schůze. Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane premiére, kolegyně, kolegové, já bych to rád skutečně vrátil od těch divadelních vystoupení k tomu ratiu, tak jak tady nakonec říkala paní předsedkyně Schillerová.

Součástí toho tisku je i oprava chybného pozměňovacího návrhu, který jsme tady všichni rukou společnou v tom minulém volebním období skutečně schválili. Chci zdůraznit, že chybu ale nemůžeme opravit novou chybou. I to, co bylo předloženo panem poslancem Brázdilem, je bohužel chybné a zneužitelné. Proto jsem znovu říkal, že všechna gesční ministerstva, to znamená Ministerstvo práce a sociálních věcí i Ministerstvo vnitra, připravují takovou verzi, aby byla skutečně správná. Garantoval jsem tady, že bude takto projednána řádně příští týden. Ten bod v tuto chvíli byl zařazen jako bod desátý, proto tady ani pan ministr není a plní jiné pracovní povinnosti. Samozřejmě kdyby to bylo jinak, tak by tady pan ministr byl. Dovoluji si jménem poslaneckých klubů vládní koalice navrhnout, aby tento tisk, to znamená sněmovní tisk 237, novela zákona o důchodovém pojištění včetně toho, o čem se tady bavíme, protože všichni si vážíme práce záchranářů. Všichni.

Proto prosím, zařaďme tento tisk napevno na středu 13. července 2022 v 9 hodin, abyste tedy měli, pokud mi nevěříte to, co jsem řekl před chvílí, abyste měli garantováno, že tento tisk včetně pozměňovacího návrhu, který připravují příslušné resorty a ministerstva, tak abychom neopravili chybu chybou, byl skutečně řádně projednán. Tedy navrhuji hlasování o zařazení na středu třináctého v 9 hodin. Ano, děkuji, pane předsedo. Tak všichni jsme si vědomi rozložení sil v této Sněmovně. Jsme si vědomi toho, jak předem to hlasování dopadne. Myslím, pane předsedo Výborný, že poznámka o estrádním divadle byla zbytečná. To, že mí kolegové tady kultivovaně navrhli zařazení tisku? Takže já nevím, kdo by tady dělal jaké divadlo. Tady každý vystoupil kultivovaně a mluvil o své motivaci a o důvodech, proč to zařadit. Podpoříme dnešní hlasování. Myslím si, že tady to hraní na čas nehraje vůbec žádnou roli. Možná by bylo lepší, kdybyste tady řekl ano, my navrhneme hlasování ve středu, že to prohlasujete, vyhrajete, to je jisté, ale kdybyste řekl, jak budete hlasovat. To by možná ty lidi uklidnilo. Kdyby slyšeli, my nebudeme hlasovat dnes, budeme hlasovat ve středu, ale podpoříme ten návrh. To je to podstatné. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já bych jenom chtěla zareagovat, že dnešní schůze, 29. my dneska přece nevíme, jestli dneska schůze projedná všechny body. Může se také stát, že dneska všechny ty body projednáme, to znamená, že ta schůze dneska i skončí. Zároveň bych chtěla říct, že z pozice místopředsedkyně Sněmovny jsme všichni místopředsedové obdrželi 22. března 2022 prakticky jakoby plnou moc, že může pana premiéra, každého ministra zastupovat jiný ministr, takže není nutné, aby se v tuto chvíli něco podepisovalo. Svým způsobem každý ministr, který tu dnes je, tak může pana ministra práce a sociálních věcí, pana Jurečku, zastoupit. A také bych vás chtěla požádat, protože všichni víte, že složky integrovaného záchranného systému jsou ti, kteří nám pomáhají v každodenních záležitostech, zachraňují lidské životy. A opravdu bych vás chtěla požádat, ne aby to byl bod 5, 6, ale protože jsou tady dneska všichni, aby to byl bod 1. Děkuji vám.

Pane předsedo, tento sněmovní tisk probíral garanční výbor pro sociální politiku, kde se hlasoval i tento pozměňovací návrh. Seděli tam zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a na žádnou chybu v tomto pozměňovacím návrhu nás neupozornili. Děkuji. Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňovacím návrhem k návrhu pořadu? Nehlásí se. Přistoupíme tedy k hlasování v pořadí, v jakém byly podány. Jenom se zeptám, zda vystoupení poslankyně Pastuchové s tím, že zařazuje bod 1, jestli mohu shrnout tedy do jednoho bodu tři hlasování? To znamená jako první bod a pak jako bod pátý. Ano?